Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 27. schůze Poslanecké sněmovny. Než začneme projednávat bod, který jsme přerušili, dovolte mi načíst několik omluv.

Tímto jsme vyřídili omluvy. Nyní požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem volby návrh na volbu členů Rady České televize. Prosím, máte slovo. Ale dříve než vám ho udělím, počkáme, až se kolegové zklidní. Děkuji za slovo i vám kolegové za pozornost. Přeji vám po obědě dobré odpoledne. Mám tu avizované výsledky druhého kola volby do Rady České televize. Připomenu, že jsme volili dva členy, chtěli jsme obsadit dvě zbývající místa. Celkem bylo vydáno i odevzdáno 166 hlasovacích lístků, takže kvorum nutné pro zvolení v této volbě bylo 84. Mohu konstatovat, že ve druhém kole byl zvolen, resp. postoupil jeden kandidát, a to Daniel Váňa, který obdržel 104 hlasy poslanců a poslankyň. Teď spíše technická informace. Ta volba tímto končí. Pro stenozáznam výsledky oznámím: Václav Cílek 47 hlasů, Martin Doktor 77 hlasů a Zdeněk Šarapatka měl 68 hlasů. Diskutovali jsme, jaký bude další postup. Tajná volba je dvoukolová, to znamená, v tuto chvíli končí. Teď snad mohu mluvit nejenom jako předseda volební komise, ale i jako člen volebního, resp. mediálního výboru. V tuto chvíli diskutujeme, jaký bude další postup ohledně toho jednoho místa, protože návrhy na zvolení Sněmovně prostřednictvím komise podává právě volební výbor. Jsou v zásadě dvě možnosti. Buď se ve výboru rozhodneme postoupit Sněmovně zbývající tři jména, protože v souladu s volebním řádem se Sněmovně navrhuje trojnásobek počtu neobsazených míst, což by v tomto případě vycházelo, anebo by musel volební výbor přistoupit k nějaké nové výzvě. Zatím nemáme od legislativy přesné stanovisko, co můžeme a co musíme udělat. Tímto i odpovídám na dotazy některých z vás a veřejnosti, jak to bude s obsazením zbývajícího jednoho místa. Předběžně mohu říct, že počítáme s tím, že volby týkající se jednoho neobsazeného místa v Radě České televize by Sněmovna realizovala na další, tedy červnové schůzi. Ještě jednou uzavírám byl tedy dnes zvolen Daniel Váňa. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Uzavírám tímto projednávání tohoto bodu.